Poštovani, potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. U vrijeme globalne pandemije novog korona virusa, došlo je do naglog povećanja korištenja internetskih platformi od strane velikih i malih trgovačkih društava zbog čega su iste postale glavno mjesto poslovanja u mnogim sektorima, od razvoja aplikacija, prijevoza, ugostiteljstva, maloprodaje na internetu do profesionalnih usluga. Uviđajući važnost reguliranja ovog područja, posebice sa aspekta zaštite mikro, malih i srednjih trgovačkih društava kao prvih korisnika usluga internetskoga posredovanja, Europski parlament i vijeće donijeli su u lipnju prošle godine uredbu o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskoga posredovanja. Ovim zakonskim prijedlogom osigurava se provedba predmetne uredbe odnosno unificira se pravo na razini EU-a u pogledu pružanja usluga internetskog posredovanja. O važnosti ovog segmenta poslovanja govori činjenica da je EU navedeno područje regulirala uredbom a ne direktivom te je na taj način osigurala njenu jedinstvenu primjenu na teritoriju cijele EU. Takvom primjenom zajedničkih pravila u cijeloj EU, uređuju se u konačnici i izbjegavaju odstupanja među državama članicama te se jamči pravna sigurnost i osigurava uspostava boljeg funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Također, važno je naglasiti da se ista primjenjuje samo na ugovor ne odnosi između platformi i trgovačkih društava odnosno da se ne odnosi na zakone koji uređuju pitanje međusobnih odnosa između trgovačkih društava. Poznato je da su internetske tražilice i platforme zaslužne za veliku većinu internetskog prometa malih i srednjih trgovačkih društava međutim internetske platforme zbog svoje posredničke uloge ponekad mogu primjenjivati nepoštene trgovačke prakse koje pak mogu uzrokovati znatnu gospodarsku štetu trgovačkim društvima koje koriste njihove usluge. Prema podacima Europske komisije, gotovo 46 poslovnih korisnika susrelo se sa problemima u odnosu na rad takvih platformi. Predmetna uredba koju kroz današnji prijedlog zakona implementiramo u nacionalno zakonodavstvo, prvi je pokušaj u svijetu da se pravno regulira područje ekonomije i internetskih platformi te da se kroz to uspostavi pravedan eko sustav koji će doprinijeti inovativnijem i konkretnijem jedinstvenom digitalnom tržištu EU-a a što u konačnici dovodi i do povećanja broja radnih mjesta. Bolja pravna regulativa trebala bi potaknuti trgovačka društva da prošire svoje poslovanje kroz upotrebu internetskih platformi. Drugi važan segment koji je obuhvaćen ovim zakonskim prijedlogom odnosno uredbom jesu pozitivni učinci pa potrošači. Naime, slijedom povećanja povjerenja i pravne sigurnosti u internetskom poslovnom okruženju, povećati će se broj trgovačkih društava koje će se služiti internetskim platformama a time će se nedvojbeno povećati i izbor odnosno raspon usluga za potrošače. Ovim zakonskim prijedlogom odnosno provedbom ove uredbe, osigurat će se da internetske platforme za posredovanje moraju omogućiti da njihovi uvjeti poslovanja budu lako dostupni odnosno transparentniji. Nadalje, platforme su obvezne javno objaviti glavne parametre na temelju kojih se određuje rangiranje poslovnih korisnika u rezultatima pretraživanja. U odnosu na mehanizme pravne zaštite, ovim zakonskim prijedlogom, platforme se obvezuju da uspostave učinkovit i brz interni sustav rješavanja pritužbi te da jednom godišnje podnesu izvještaj o njegovoj učinkovitosti te se također potiče osnivanje specijaliziranih miriteljskih tijela za rješavanje sporova i postizanje dogovora s posebnim subjektima u pogledu sklapanja izvansudskih nagodbi što je zasigurno bolji i efikasniji princip od redovnog sudovanja. O tome je u konačnici danas bilo i riječi na Odboru za gospodarstvo gdje smo nešto šire o toj temi razgovarali i nadam se da će se propitati taj dio nešto detaljnije. U konačnici, riječ je o prijedlogu koji je svoj životni put započeo prije 4 g. kada je komisija započela sa opsežnim savjetovanjem kako bi se definirala problematika internetskih platformi odnosno funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU-a. Siguran sam da poslovni korisnici odnosno trgovačka društva podupiru zakonodavno djelovanje u svrhu osiguranja mogućnosti djelotvorne pravne zaštite i veće transparentnosti praksi i određivanja poretka, odredbi o paritetu cijena i transparentnosti u postupcima isključenja proizvoda iz ponude.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Reći da ova uredba nije dobra bi bilo potpuno krivo, ova uredba je nešto na koji način Europa pokušava urediti odnose na nivou EU-a i prepušta državama članicama da te odnose još više poprave. Uočeno je što se dešava u poslovnom svijetu i ova uredba je de facto odgovor na to. Ono što je pitanje koje se ovdje treba postaviti, da li ovim zakonom kojim usvajamo de facto provedbu ove uredbe smo učinili sve ono što smo mogli da bi ta uredba odnosno da bi internetsko poslovanje u Hrvatskoj bilo što transparentnije, što bolje i na korist i s jedne strane onih koji nude uslugu i onih koji je primaju. Ono što ja moram reći kad pogledate uređenje u ovoj zemlji, mi nekako kaskamo s tim internetom za ostatkom EU-a i to je nešto što ustvari otežava poslovanje naših poslovnih subjekata, a građane sporije uči kako da se bolje služe internetom, govorim „služe“, onda ne mislim da traže nešto na internetu nego koriste taj Internet u poslovne svrhe. Ovdje je cilj ovoga da se stvori dobro okruženje, to dobro okruženje u EU znači i dobro okruženje u svim zemljama EU-a od kojih je jedna članica i Hrvatska. Ono što treba ovdje reći, da Hrvatska osim toga ima i druge probleme u internetskom poslovanju, danas smo nešto, ne znam, ja sam nešto rekao o tome i na samom Odboru za gospodarstvo pa ću ovdje pokušati još jedanput upoznat sve vas sa time što vidim kao problemom s kojim se susreću napi poduzetnici. Jedno je stopa PDV-a koja kad naš poduzetnik nudi nešto preko interneta a to isto nudi nekakav poduzetnik iz Češke, a znamo da je na internetsko poslovanje relativno mala marža, a sama stopa PDV-a se razlikuje za 5 do 8%, onda ispada da je naš poduzetnik nekonkurentan. To se ne može riješiti ovim zakonom ali ja pozivam Vladu pristupi cjelovitom rješavanju okruženja poslovanja na internetu koje je kod nas djelom problematično. Zatim imamo činjenicu da tko kontrolira koliko ko uvozi u Hrvatsku jer u zakonu piše nakon što se uveze u Hrvatsku više od 10 000 eure vrijednosti, da bi tada trebao taj koji je izvezao to u Hrvatsku, uć u PDV sustav RH. To teško da netko kontrolira odnosno ne kontrolira, što čini ponovno naše poduzetnike nekonkurentnima. A zatim ima i još jedna stavka koju su da kažem Amerikanci odavno shvatili a to je pošta. Nisu badava oni tamo imali poštarsku zakletvu jer su već tada bili svjesni da ono što netko pošalje nekome, mora doći u brzo vrijeme i onako kako je poslano na odredište. E sad je pitanje koliko je naša Hrvatska pošta, ona je još uvijek državna tvrtka, odgovorila na potrebe vremena, kada smo svjedoci da danas mnogi naši poduzetnici poštu koja je ostvarena de facto internetskim poslovanje, moraju slati iz Slovenije. Što se dešava to da mi nismo u stanju organizirati Hrvatsku poštu, da za istu cijenu šalje isti proizvod na istu adresu kao i slovenska pošta? Evo toliko, kažem, treba podržati ovu uredbu, ova uredba čini sustav unutar EU-a boljim ali mislim da mi kao država trebamo prvo urediti odnosno paralelno s ovime urediti naše okruženje i naš zakonodavni okvir. Hvala lijepa. S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.